Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Petře Bendle prostřednictvím paní předsedající, já se nechci v tomto svém vystoupení příliš zaobírat hodnocením, proč k té situaci došlo. Souhlasím s vámi, že ta situace není nikterak uspokojivá, není dobrá. My se snažíme posledních osm měsíců jednáním dospět k nějakému jednoduchému řešení, bohužel to tam úplně nespěje podle našeho názoru, i když nechci říct, že je všechno zavřeno. Nicméně chtěl bych vás ubezpečit, že máme záložní variantu, ta záložní varianta se zvolna rozjíždí, nebo ani ne zvolna jako velmi rychle. My se prostě připravujeme na variantu, že opravdu budeme muset ty EIA zopakovat.

Chtěli bychom ovšem celý proces dělat paralelně tak, abychom neztráceli čas, to znamená chceme se dohodnout ať už novelou zákona o urychlení výstavby, popř. usnesením vlády, že budeme pokračovat ve výkupu pozemků, v přípravě, i třeba na územní rozhodnutí, jak jsem říkal, invariantní řešení té EIA, že by se neposuzovaly jiné varianty. Chceme jít směrem, že budeme opravdu ten proces nebudou se tam prodlužovat žádné průběžné doby, které jsou, popř. pokud budou a budeme schopni je zkrátit, tak je zkrátit, abychom v podstatě tu majetkovou přípravu, územní přípravu a tu EIA dali dohromady.

Není to nic příjemného, nechci se pouštět do hodnocení, proč to nastalo. To, co se snažíme na Ministerstvu dopravy dělat, je najít řešení, které by bylo co nejméně bolestivé, a aby to zpoždění ve výstavbě neohrozilo čerpání OPD dvojky a hledáme paralelně možnost realokací v programech tak, abychom v začátku čerpali na projekty, které jsou nachystány, popř. na jiné tituly, a abychom neztratili tu příležitost k získání peněz z Evropy. Já děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za tu odpověď, pane ministře.

Že to není možné nechávat už jenom na vás dvou myšleno. Myslím, že to je problematika, která svou vážností patří spíš na stůl premiéra, aby to zvedl na jednání předsedů jednotlivých vlád.

Děkuji. Pan ministr. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s tím, že situace je vážná. Já jsem tím, že se chystáme, nechtěl říct, že celou situaci vzdáváme. Já si myslím, že tam ještě šance na nějaké neproblémové projekty, které by mohly projít, je, nicméně s péčí řádného hospodáře si myslím, že se musíme připravit i na tu nejhorší variantu, takže konáme v této věci. Bavili jsme se o tom, bylo jednání u pana premiéra přesně v tom složení, které jste říkal, a jsou dohodnuty další kroky. Takže určitě v každém případě ano. Já bych rád ještě využil situace, že jsem tady, a chtěl bych se omluvit ještě dalším svým čtyřem interpelujícím, že teď budu muset odejít, ale na ty interpelace určitě odpovím písemně. Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já považuji za jednoznačného resortního pachatele Ministerstvo životního prostředí. Ono o té situaci dlouho vědělo a v hospodářském výboru nejenom od opozice, ale i koaličních poslanců opakovaně k náměstkyni pana ministra zaznívaly silné apelace na to, aby nebylo při jednání s Evropskou unií opominuto to, že tam máme staré projekty, nebo dříve zpracované posouzení vlivu na životní prostředí. Ona se absolutně neřídila našimi radami a došlo k tomu, že tedy byla přijata novela zákona v podobě, která dneska ohrožuje další výstavbu dopravní infrastruktury. Já bych chtěl a pane ministře, nemusíte odpovídat dneska, ale chtěl bych, abyste odpověděl i písemně, pokud nedáte všechna data dohromady, vůbec vám to nebudu vyčítat, nejméně čtyři roky dozadu, pokud se to dá na ministerstvu dohledat, ale určitě z vašeho období. Za prvé, kdo vyjednával problematiku EIA a kolikrát a snažil se vyjednat přechodné ustanovení v té novele tak, aby nenastala situace, která nastala? Za druhé, kdo vyjednává dneska o této problematice s orgány Evropské unie? A za další, kdy ta jednání skončí, ať už úspěšně, či neúspěšně?

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, děkuji panu poslanci za ten dotaz. No nejsem alibista, ale přesto vám, pane kolego, řeknu prostřednictvím paní předsedající, že jednoznačným pachatelem a mohl bych teď jmenovat jména těch jednotlivých ministrů jsou prostě ti, kteří dopustili, že deset let Česká republika transponovala neúspěšně směrnici EIA. A teď sklízíme ty plody. Jednání s Evropskou komisí byly desítky, těch jednání se zúčastnily desítky lidí.

Těch jednání byly desítky.